Na závěr tohoto mého prvního vystoupení prosím přijměte některá má doporučení, která samozřejmě nemusíte a já se osobně obávám, že ani nebudete respektovat, i když stávající dysfunkční stav v souvislosti s NEN vás k tomu přímo vybízí. Takže zasaďte se vahou vaší funkce o odložení schválení povinného používání NEN na rok 2018.

Nejen že to jde, ale že v případě, že se tomu tak nestane a stávající koncesionáři budou posílat stížnosti do Bruselu, tak se bude vracet.

A také bych vás, paní ministryně, rád upozornil, že stejný aspekt se objevil dokonce i ve vaší zprávě vládě, kde jste konstatovala, že pokud MMR ukončí provoz elektronických tržišť před květnem 2019, vystavuje se riziku možnosti vrácení dotace. Tak prosím buďte hodně opatrná, ať se tento problém nemusí znovu otevírat a dále řešit.

Obdobně prosím postupujte i při předkládání zpráv do vlády. Dovolte mi pár příkladů.